A je to takový zvednutý ukazováček, protože je tam sazba do dvou roků, a jak víte, tak to strašení, prosím vás, pokud budete slyšet, tak mu vůbec nevěřte. Takže poprvé, pokud to bude poprvé, tak rozhodně nehrozí tomu člověku, že bychom ho poslali za maření spravedlnosti do tepláků. Leda že by tam potom byly kvalifikované skutkové podstaty, recidivy, organizovaný zločin v tom smyslu, že by se na tom podílelo víc osob atd.

My jsme skutkovou podstatu, budeme o tom hlasovat v mém pozměňovacím návrhu, ale není jenom můj, protože jsme se na tom shodli i na ústavněprávním výboru s řadou kolegů je v současné době: kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem, nebo v rámci trestního řízení, nebo v takovém řízení předloží a teď přijde to podstatné: nejenom důkazní prostředek, jak bylo původně, ale teď je tam věcný nebo listinný důkazní prostředek, a pozor, který má podstatný význam.

Myslím si, že tady zbytečně emočně slyšíme na sociálních sítích, jak Tomáš Sokol, advokát, říká, že budeme paralyzovat činnost advokacie. Věřím, že 99 % advokátů vůbec s tímto nemá problém.

Co to znamená?

V dnešní společnosti je to velmi důležité a chybí nám to. Je velmi užitečná, účelná a rozhodně si zaslouží vaši pozornosti a finálního kladného hlasování v rámci třetího čtení. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Velmi děkuji za slovo, pane předsedo.

Na druhou stranu my jsme o tom ještě nehlasovali a může se teoreticky stát, že projde tento návrh ve své původní podobě, tzn. v té podobě hrozné, v té podobě, s kterou nesouhlasíme. A v tomto dlužno podotknout, že poslanecký klub TOP 09 bude hlasovat pro korekce ustanovení maření spravedlnosti a zároveň pro odstranění onoho svádění.